Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych učinil procedurální návrh po dohodě s předsedkyní výboru pro obranu.

Já vám rád vyhovím.

Předpokládám, byť tedy zástupce Senátu, náš pan kolega, předseda Senátu Vystrčil, na tuto schůzku nebyl pozván, jinak bych vám, pane místopředsedo, po dohodě s ním řekla přesný čas, ale předpokládám, že když byl pan ministr vypárovaný do 17. hodiny, tak že maximálně do 17. hodiny bychom tento bod přerušili.

V tom případě to musíme dát hlasovat.

Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Opravdu je to možné.

Dobré odpoledne.

Děkuji. Nyní tedy budeme...